Prosím pana poslance Romana Váňu a připraví se pan poslanec Koníček. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, po dohodě s předkladatelem s ministrem vnitra, si dovolím navrhnout vyřazení bodu číslo 33, tj. druhé čtení vládního návrhu zákona o bezpečnostní činnosti a změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 495. Vyřadit tedy z pořadu této schůze Poslanecké sněmovny. Návrh projednával výbor pro bezpečnost a přerušil jeho projednávání s tím, že ve spolupráci s Ministerstvem vnitra bude připraven komplexní pozměňovací návrh k tomuto zákonu. Proto tedy navrhujeme, aby tento bod byl z této schůze vyřazen. Děkuji za pozornost.

A pokud nebude tento návrh přijat, tak alternativně dnes po bodech vrácených Senátem. Prosím pana poslance Okamuru a připraví se pan poslanec Radim Fiala.

A byl by skutečně div, kdyby mezi tisícovkami Evropanů, kteří na straně džihádistů bojují a vraždí, nebyli také čeští muslimové. Myslím si dokonce, že vláda má i přesnější a konkrétnější informace, ale z politických důvodů je nezveřejňuje. Dámy a pánové, nejúčinnější prevencí proti teroru je zabránit teroristům, aby do České republiky vůbec mohli přijet. Civilizované státy proto dnes přijímají a navrhují zákony, které zbavují islamisty občanství a umožňují jim zákaz pobytu ve své zemi. Je načase, abychom i my urychleně takové normy přijali a znemožnili džihádistům, aby teror z východu přinesli i k nám. Žádám proto jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD o zařazení mimořádného bodu na programu schůze Poslanecké sněmovny s názvem Změna Ústavy a souvisejících zákonů, které by umožnily zamezit návratu lidem bojujícím v řadách radikálů v zahraničí. Ústavy České republiky, který má dva naprosto rozporné body. Podle odst. 1 nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon. Ústava tu tedy dává možnost zákonodárcům stanovit pravidla pro pozbývání státního občanství.